Věřím, že to nebude, jak už jsem říkal včera, politicky prestižní, ale racionální hlasování. V případě, že neprojdou, chci říct, že podpoříme i návrh pana poslance Šidla, protože ten je taky racionální a rozumný. Pokud ty návrhy neprojdou, musím bohužel s lítostí říct, že budeme hlasovat proti, protože ten vládní návrh v nezměněném znění prostě není funkční.

Děkuji. Upozorňuji, že jsme ve třetím čtení této normy. Děkuji, pane místopředsedo.

Může se podařit pravý opak chtěného, to znamená zrychlení výkupu pozemků pro výstavbu dopravní infrastruktury, to znamená zpomalení či zastavení.

Můžou být i revokovány nebo prohlášeny za neplatné některé uzavřené smlouvy. Za druhé je tam riziko, že všichni budou čekat na conejvýšenásobek, protože ten rozptyl zhodnocování nebo násobku je tak zajímavý, že se vyplatí majitelům počkat až na šestnáctinásobek. Za třetí zavádí nerovnoprávné postavení a podobně.

A skutečně jedná se o státní majetek.

Děkuji vám, pane poslanče.

Máte slovo, pane poslanče. Dobré dopoledne, pane předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych zde vnímal to, co říkal pan kolega poslanec Stanjura. Já to také vnímám podobně. Byl jsem jedním z těch, který vystoupil tady v diskusi, když jsme projednávali věci kolem paní ministryně Válkové. A já jsem byl jeden z těch, který také říkal, že nepokládám za rozumné, aby jeden člověk rozhodoval o ceně. Když tady hovořil kolega Stanjura, tak pan ministr nesouhlasně kýval hlavou, že to tak není a že to tak nebude, že to rozhodování nebude v rukou jednoho člověka nebo jednoho úředníka. Já bych tedy chtěl vyzvat pana ministra, aby vysvětlil to své nesouhlasné stanovisko, že to tedy tak nebude, a přesvědčil mě o tom, že to nebude zadávat korupční prostředí do rukou jednoho člověka. Pane poslanče, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl skutečně zopakovat to, co už jsem říkal několikrát a za tím si naprosto jasně stojím.

Tento bod je směřován k tomu, abychom odstranili zjevnou nespravedlnost. Znovu zopakuju příběh. Pozemky před účinností zákona se prodávaly za 200 korun, dneska je cena 20 korun vedena v katastru pro území katastrální a cena obvyklá. V okamžiku, kdy použijeme metodu osminásobku, dostáváme se na cenu 160. Na základě žádosti ředitele investorské organizace doložené právě tímto výpočtem může kterýkoli ministr udělit výjimku pro to, aby se tyto ceny dorovnaly před účinností zákona a my nevytvářeli další skupinu obyvatel jedna, která prodávala před účinností zákona, jedna, která prodává za desetikoruny, a druhá, která by prodávala za úplně jinou cenu. Toto je smyslem. Nejedná se o žádné korupční rozhodování. Nerozhoduje jeden člověk. Na základě žádosti uděluje výjimku ministr. Nemůžeme se také bavit o tom, že všichni budou očekávat šestnáctinásobek, protože pořád máme zachován institut vyvlastňování a skutečně jenom dorovnáváme ceny, které byly v minulosti. Děkuji. Pane ministře, nezlobte se, ale já jsem nedostal odpověď na svoji otázku. Vy jste tady odpovídal o zdůvodňování té ceny. O zdůvodňování násobků té ceny.

Já tu otázku zkusím položit znovu. Bude tedy o tom rozhodovat jeden jediný člověk? Jeden jediný úředník?

Děkuji za dodržení času. Řádně přihlášen je pan poslanec Stanjura.

Já v tom žádný rozdíl neviděl.

Tak nevím v čem je rozpor. To je ten jediný rozdíl, protože problém popisujeme stejně, nespravedlnost popisujeme stejně. A když požádají, já to posoudím a případně dám výjimku.